Po přerušení budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem 1.

Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. V tom případě končím rozpravu a přednesu návrh usnesení: